Máme tady dvě verze, senátní a sněmovní. V tomto případě jde však úplně jinou cestou, než chce jít Sněmovna.

Občas se dokonce ozve i automat, který vám tu nabídku představuje. A právě na základě stížností mnoha a mnoha lidí a organizací, které se zabývají ochranou spotřebitelů, přišlo Ministerstvo průmyslu, ČTÚ a Úřad pro ochranu osobních údajů se změnou nastavení telemarketingu, to znamená, aby už nedocházelo k těm neustálým obtěžujícím telefonátům, ale aby ten, kdo chce přijímat nabídky, nejdřív svou chuť dostávat tyto nabídky projevil registrací v portálu, který bude pro všechny ty telemarketéry stejný funguje to takhle ve 12, 13 zemích okolo nás v Evropě a pak mohl být informován o těchto obchodních nabídkách. Jeden z hlavních důvodů, co jsme například zjistili, je ten, že podstatná část lidí už nebere neznámé číslo.

Aktuálně je situace obrácená, můžete mi volat neustále.

Umožní to právě úřadům rychleji a efektivněji reagovat.

Děkuji, a já tedy otevírám rozpravu.

Děkuji.

Děkuji.